A to si myslím, že je na samostatný bod jednání a zabývat se tímto problémem by měla Poslanecká sněmovna. K výše uvedeným kalkulacím. I kdyby tomu tak nebylo, zatím přišel vždy Energetický regulační úřad a poukázal na nějaký problém. Ministerstvo ho nejdříve bagatelizovalo, pak přišlo s pozměňovacím návrhem, aby tomu průšvihu předešlo, ale nikdy ne tak úplně. A nejvíc je to vidět u dělení solárních elektráren.

V případě písm. c) se za datum uvedení do provozu sloučených výroben elektřiny považuje vždy datum uvedení do provozu poslední ze slučovaných výroben. Stávající odstavce 3 a následující se přečíslovávají. Odůvodnění pana poslance a současně zpravodaje Urbana bylo následující: Datum uvedení výrobny do provozu je navázáno primárně mj. na získání licence na výrobu elektřiny ze strany výrobce elektřiny, což je v případě prvního výrobce v dané elektrárně logické. Problém v současnosti nastává ve chvíli, kdy dochází v rámci výrobny elektřiny ze změnám, které se nedají považovat ani za rekonstrukci ani za modernizaci. Jedná se o situace, kdy zákon o podporovaných zdrojích energie jasně hovoří o spojení s novým uvedením výrobny do provozu, protože dochází k technickým změnám v rámci výrobny elektřiny, která však mění zcela, nebo minimálně zčásti své součásti a na základě toho i parametry, ale jsou spojeny se změnou licence.

Jelikož se jedná o situace, kdy charakter a technické vybavení výrobny zůstávají stejné, tudíž ve výrobně nedochází k žádným zlepšením technických parametrů výrobny včetně například vylepšení výkonu, musí být i původní datum uvedení výrobny do provozu zachováno. Konec citace zpravodaje Urbana.

Ministerstvo se tomu opět vysmívalo, ale přesto připravilo pozměňovací návrh pozměňovacího návrhu ano, nespletl jsem se. Místo aby poslanec Urban návrh stáhl, připravili mu úředníci záplatu. Ale ani ta se podle mého názoru moc nepovedla. Pod číslem N20 můžeme číst, že v bodu 109 usnesení hospodářského výboru nakonec doplnil větu: Jednáli se v případě písmena d) o rozdělení výrobny, na kterou se vztahuje odvod z elektřiny ze slunečního záření podle hlavy IV, vztahuje se tento odvod i na všechny výrobny, které vznikly rozdělením výroby. To tedy znamená jediné.